Na případné navýšení rozsahu dopravy s tím do budoucna spojené bude nutné ze strany Ústeckého kraje vynaložit potřebné finanční prostředky. Obdobně to vlastně platí i pro německou stranu v případě zajištění provozu na znovuobnovené trati Holzhau státní hranice. Z uvedeného tedy vyplývá, že jakékoliv další kroky z naší strany má smysl podniknout až v době, kdy bude zahájena realizace německého úseku a kdy bude ze strany obou regionů vytvořen plán dopravní obslužnosti pro tuto trať. Pan poslanec má zájem, má doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, i tato interpelace se týká navrženého zákona o správě voleb.

Jaké stanovisko k tomuto má vaše ministerstvo?

Tímto jsme vyčerpali všechny ústní interpelace. Přerušuji jednání.